4.

Předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Přeji dobré odpoledne a budu velmi stručná.

Takže dáváme samozřejmě v úvahu, že nám budou pomáhat policisté, případně vojáci.

Takže prosím o podporu tohoto zákona, protože souvisí bezprostředně s bezpečnostní situací tohoto státu. Děkuji. A než dám slovo zpravodaji, tak požádám sněmovnu o větší klid. Děkuji. Výbor pro bezpečnost, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán z rozhodnutí předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1105. Takže pan poslanec nás informuje o projednání ve výboru.